Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové.

A jestli my to tady nezastavíme a nevyšleme úplně jasný signál občanům této země, že my jako parlament nedovolíme, aby nějaké velké korporace, velké společnosti anebo i ten nejposlednější malý drobný prodejce šikanoval, diskriminoval a rozděloval občany této země na naočkované nadlidi a neočkované podlidi, tak to je katastrofa a zklamali jsme všechno, všechno, co jsme mohli udělat pro to, aby ti lidé tady u nás se cítili bezpečně.

My nikam nejedeme.

Toto by se mělo zajistit ještě ve zbytku našeho volebního období, aby žádná nadnárodní korporace ani žádný jiný poskytovatel služeb nebo prodejce zboží nemohl ze zákona pod brutální sankcí likvidační diskriminovat nevakcinované lidi! Ale dneska je kolo číslo jedna.

Toto je čirý fašismus. Takže já jsem se zcela jednoznačně ztotožnil s autory dopisu, který jsme všichni dostali do svých poslaneckých schránek. Ale protože víme, jak to s těmito hromadnými maily končí, že ve své podstatě když vám přijde dva tisíce mailů, tak vám to asistent všechno vymaže a je velká pravděpodobnost, že téměř nikdo z těch, kteří vakcinaci obecně fandí, protože o ní nic nevědí, včetně lékařů a teď si dovolím velice kritickou poznámku k lékařům.

Probírali očkování a imunitu v několika otázkách tří semestrů.

Takže pokud kolegové, kteří se nechali naočkovat proti prasečí chřipce, tady vystoupí a řeknou mi, jaké bylo složení vakcíny, kterou si nechali aplikovat, tak jim zatleskám, ale vsadím se, že nevědí.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, brzy budete jednat o návrhu zákona o očkování proti COVID19. Na základě mediálních vyjádření členů vlády a dosavadního vývoje situace okolo koronaviru máme důvodné obavy, že očkování proti COVID19 se stane podmínkou pro uplatňování řady základních lidských práv a svobod...

Existuje jen jediná záruka, že k něčemu takovému nedojde, a to garance svobody volby v předkládaném zákoně. V příloze posíláme pozměňovací návrh včetně podrobného odůvodnění. Žádáme vás, abyste jako ti, kdo jsou zvoleni z naší vůle, učinili vše, co je zapotřebí pro ochranu našich občanských práv a svobod. Jestliže má být očkování opravdu dobrovolné, deklarujte tuto skutečnost jasně v zákoně.

Zdůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu z pera jeho skutečných autorů, protože my jsme jenom předkladatelé návrhu z veřejného prostoru:

Na základě nových informací se tedy míra smrtnosti tohoto onemocnění v zásadě přiblížila smrtnosti chřipky.